Novela také přináší změny v případě Finančního analytického úřadu, respektive v jeho rozhodovací činnosti. Bude platit, že novela ústředním orgánům státní správy, jako je Česká národní banka, policie či zpravodajské služby, ukládá povinnost poskytnout Finančnímu analytickému úřadu případné informace a stanoviska.

Pro Finanční analytický úřad bude také snadnější doručovat svá písemná rozhodnutí do zahraničí. Při správě zmraženého majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, zase norma upřesňuje procesní postupy a také nově zavádí poplatek za jeho správu. Ten bude činit 3 % z hodnoty majetku a jeho výsledná výše za kalendářní rok tak bude součinem sazby poplatku a hodnoty spravovaného majetku.

Stát může také zmražený majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, prodat ve veřejném zájmu. Je patrné, že toto navrhované rozšíření sankčních opatření bude představovat nárůst agend a správních úkonů dotčených státních orgánů. Kvantifikace tohoto nárůstu bude pak samozřejmě závislá na míře využívání sankčních opatření. Nicméně by neměla vyžadovat navýšení personální vybavenosti dotčených státních orgánů. Neočekává se zároveň, že by tento návrh zákona měl bezprostředně vést k nárůstu prostředků alokovaných pro činnost Finančního analytického úřadu v příslušné kapitole státního rozpočtu. Případné vzniklé vyšší náklady na navrhovaná opatření budou do jisté míry kompenzovány právě ze zmíněného příjmu z poplatků za správu majetku podléhajícího sankčnímu režimu. Příjmy státního rozpočtu z tohoto poplatku je však v současnosti obtížné kvantifikovat, a to především vzhledem k dynamickému vývoji rozsahu sankčních opatření. A na závěr: Vzhledem k časové naléhavosti právní úpravy této předmětné problematiky, zejména s ohledem na známý ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí ruských vojsk a přijímané sankce ze strany Evropské unie, je požadováno návrh zákona projednat co nejdříve. Uvedeny jsou zejména důvody rozšíření pravomocí orgánů, které by měly mezinárodní sankce kontrolovat co nejdříve, aby bylo možné sankcionovaný majetek postihnout v co nejširší míře a v co možná nejkratší době. Proto jako hnutí ANO návrh podporujeme a souhlasíme s jeho přijetím již v prvém čtení. Děkuji panu poslanci. Je zatím skutečně jediným přihlášeným v obecné rozpravě. Nikoho dalšího už přihlášeného... a vidím, paní předsedkyně Schillerová, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, já bych jenom velmi stručně chtěla zareagovat jménem klubu hnutí ANO. Je předložena spolu s doprovodnými novelami, novelou zákona o civilním letectví, novelou zákona o azylu, novelou zákona o pobytu cizinců, trestního zákona, zákona o veřejných službách přepravy cestujících, novelou katastrálního zákona a novelou zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tam předpokládám, že bude obsáhlejší diskuse.

Ještě stále trvá obecná rozprava. Nikoho opravdu už nevidím přihlášeného, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana předkladatele? A pana zpravodaje? Taktéž není.